Moc děkuji za slova u předchozích řečníků. Taky děkuji paní ministryni za tento návrh zákona. Každopádně bych chtěl, aby se její pozornost zaměřila trošičku i na problematiku vícečetných rodin, které si myslím, že díky tomuto zákonu jsou poněkud diskriminovány, a to vysvětlím: z důvodu toho, že mají více dětí, třeba i na vysoké škole.

Dávka navíc nerozlišuje mezi příjmem rodiče a dítěte.

Myslím si, že tímto pomůžeme zlepšit situaci těchto rodin nejenom pro tuto nelehkou dobu, ale i v následujícím období, a posílíme tak velmi značně prorodinnou politiku.

Já jsem se před dvaceti roky nastěhoval do městského bytu v centru města a po dvaceti letech bydlím v takové vyloučené lokalitě v centru města. Kolem mě žije tak 20 % lidí, kteří jsou závislí na dávkách.

Oni sčítají ty dávky.

I tento zákon budu podporovat, protože je správný. Jenom bych apeloval na to, a já vím, že to je těžší a složitější: Nepodporujme ty, kteří nechodí do práce a svoje děti mají jako rukojmí pro to, aby dostávali od státu nějaký příjem! A to není rasismus, vůbec ne!

A to všechno souvisí tady s tím. Čili budu hlasovat pro tento zákon. Jsem rád, že tady je, že zvedáme peníze. Protože ta postcovidová doba, ta přinese ohromné utrpení pro spousty lidí. Bude to zoufalství. Ale podporujme, prosím, ty, co chtějí pracovat, a ne ty, co chtějí žít ze svých dětí. Jenom poznámka. A opravdu to podpořím. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.

Protože dneska zejména pracujícím nepomáhá, protože ty částky jsou tak nízké, že se do toho pracující rodiny s dětmi nevejdou. Protože ti lidé, ačkoliv jsou chudí, ačkoliv dělají všechno správně, tak na podporu státu nedosáhnou.

Mně píšou stovky, stovky, stovky lidí, kteří říkají: Proč není přídavek na dítě pro všechny? Proč není plošně? Ale byly by to obrovské částky, bavíme se o desítkách miliard. V tuto chvíli si to prostě nemůžeme dovolit.

V jednání máme státní podporu jeslí.